Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Zaměřím se tedy na naši situaci, současnou situaci v našem školství. Malé shrnutí. Obětovali jste tedy jednu čtvrtinu jejich života, abyste tady něco zachránili.

Ty děti zkrátka potřebují sociální kontakt a potřebují být ve škole.

Že budou žáci moci chodit fyzicky do školy? Ráda bych slyšela konkrétní odpověď na tuhle svoji otázku. Já se totiž opravdu velmi obávám, že se vláda aktivně podílí tímto na degradaci českého školství. Mně je 26 let, jsem tedy o něco starší než dítě na základní škole a na prvním stupni, ale také chci normálně žít, chci se vdát, mít děti, seznámit se a žít normální, běžný život.

A ten má také svoji hodnotu. A na to byste měli myslet, protože každý život našich občanů má velkou hodnotu, tu největší hodnotu. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Takto zní ten zákon. A vy jste toto škrtli s tím, že něco zachraňujeme. Podle mě nikoliv. A já teď promluvím trošku obecně. Kdybyste se poslouchal, pane ministře, tak vy pokaždé říkáte trošku něco jiného.

Opatření musí být dlouhodobá a udržitelná.